Je nutné žádat především vyvození osobní odpovědnosti, tedy demisi jednotlivých členů vlády, kteří jsou za tento stav odpovědní, a umožnit rychlý vznik nadstranické vlády odborníků. Tady je podle Ústavy na tahu prezident republiky, protože tato vláda definitivně ztratila důvěru. Letos v první polovině října jsou naplánované volby do Poslanecké sněmovny je to za půl roku a tam občané následně rozdají nové politické karty. Také jsme přesvědčeni o tom, že vláda by měla požádat Poslaneckou sněmovnu o důvěru, protože na základě posledních hlasování je evidentní, že vláda nemá pro zásadní kroky většinu v Poslanecké sněmovně. Vláda by tedy měla požádat Poslaneckou sněmovnu o důvěru, abychom zjistili, zda vůbec tato vláda má ještě většinovou legitimitu. Takže my bychom chtěli požádat vládu, aby požádala o důvěru Poslanecké sněmovny.

Plošné zákazy nejsou cesta.

Navrhuji to zařadit jako první bod schůze dnes, protože si myslíme, že situace nesnese odkladu.